Děkuji za slovo, pane předsedo.

Nezáleží jim na rodinách. Protože kdyby byla vůle, tak jsme to dneska mohli projednat a schválit.

To znamená, nehrajte si tady na to, že vám jde o lidi. Vám jde především o to je zdanit! A až potom jste ochotni se bavit, jestli náhodou schválíte rodičovský příspěvek. To, co zde v současné době pácháte, je zrada na mladých rodinách.

Tohle už je moc. Sociální demokracie prosadila do programového prohlášení vlády navýšení rodičovského příspěvku, nikoho z vás to nenapadlo. Nikdo z vás to tady nepředložil! Prostě jste na to zapomněli.

Další přednostní právo, paní poslankyně Pekarová, potom pan předseda Kováčik a další už asi nezvládneme. Dopadlo to přesně tak, jak tady opozice říká, to znamená, jde o obstrukci přímo vládní koalice.

Je vidět, že skutečné priority jsou jinde, než které jsou proklamované. Děkuji za stručnost. A poslední, opravdu poslední přednostní právo pan předseda Kováčik, poté jsem ještě zaznamenal přihlášku pana předsedy Chvojky. Prosím.

My si nepamatujeme ty dlouhé řeči, které tady byly?